Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Vojtěch Adam od 11.30 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Robin Böhnisch z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec René Číp ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová z pracovních důvodů, pan poslanec Matěj Fichtner od 14 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, pan poslanec Václav Horáček z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Zuzana Kailová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Petr Kořenek z rodinných důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská z osobních důvodů, paní poslankyně Miroslava Němcová z rodinných důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Pastuchová z osobních důvodů, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Ploc z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Anna Putnová z pracovních důvodů, pan poslanec Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Skalický z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Skopeček z osobních důvodů, paní poslankyně Miroslava Strnadlová z rodinných důvodů, pan poslanec Ladislav Šincl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karel Tureček z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Volčík z osobních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vlastimil Vozka z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Rostislav Vyzula ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Kristýna Zelienková bez udání důvodu, pan poslanec Jiří Zemánek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Rom Kostřica od 10 do 12 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Klaška se omlouvá dnes ze zdravotních důvodů, pan poslanec Tomio Okamura se omlouvá dnes od 9 do 11 hodin z důvodu nemoci.

Ještě pan poslanec Jiří Zlatuška z pracovních důvodů. Na úvod jednání jedno technické sdělení.

Akce se zúčastní přibližně 250 dětí. Proto vás žádám, abyste si veškeré materiály ze svých lavic a případně zásuvek uklidili.

Poté dalšími body z bloku třetích čtení.

Pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobré ráno dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit do pořadu schůze následující body.

Za již pevně zařazený bod. Děkuji. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Martin Plíšek. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo.

Dodávám, že jde o novelu zákona, která je předložena napříč politickým spektrem a na které existuje shoda jak v garančním výboru, tak v rámci Poslanecké sněmovny. Dále navrhuji, abychom se dnes zabývali, protože jsme ve středu nedoprojednali bod Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou. Nehlásil se už nikdo do rozpravy, ta rozprava byla poměrně podrobná, tak bychom tento bod mohli uzavřít usnesením. Já mám připravený návrh, který jsem ještě po konzultacích upravil, a myslím si, že může být přijatelný pro velkou většinu v Poslanecké sněmovně. Proto dávám alternativní návrh na zařazení bodu Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové, a prosím o klid! Já se ještě omlouvám, pane poslanče, prosím, pokračujte, až tady bude klid. Děkuji, pane místopředsedo. Proto dávám alternativní návrh na zařazení bodu 340, Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou, a to buď jako první bod po bloku třetích čtení dnes, anebo pevně na dnešek na 13 hodin. Děkuji za pozornost. Chcete o těch alternativách hlasovat zvlášť. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne dámy a pánové.

Dovolím si navrhnout, abychom jej projednali dnes po již pevně zařazených bodech. Ano. To byli všichni k pořadu schůze. Pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

To je ten zákaz kožešinových farem.